Účelem ustanovení toho § 9 je zajistit pro děti bezpečné prostředí mimo domov a osobám, které pořádají zotavovací akce, a koneckonců i školám, objektivní a realitě odpovídající informace o okamžitém zdravotním stavu dítěte pro případ řešení situace ohrožující jejich zdraví a životy.

Ty pozměňovací návrhy popsaly určitou část nelogických postupů a vycházejí z chybných premis a současně popírají základní biologické podmínky k provedení úspěšného mimotělního oplození. Vedle toho pozměňovací návrh pana poslance Hovorky upravuje skutečnosti, které jsou již v právním řádu řešeny.

Je tady potom ještě pozměňovací návrh, který je pod písmenem E pana kolegy Adámka, který spočívá v zakotvení možnosti provést umělé oplodnění ženě, která v době léčby své neplodnosti není v manželství a která hodlá tuto léčbu podstoupit bez partnera za použití spermií od anonymního dárce. Chci říci, že tuto úpravu nepodporuji, a zejména z toho důvodu, že stejně jako před chvílí zmíněné pozměňovací návrhy C a F zasahuje do velmi citlivé oblasti specifických zdravotních služeb, a opravdu se domnívám, že přijetí podobného návrhu bude muset předcházet velmi široká celospolečenská debata. Velmi bych se přimlouval, aby podobné úpravy procházely klasicky velkým legislativním procesem, protože se nedomnívám, že forma poslaneckého pozměňovacího návrhu je pro tento typ návrhu šťastnou. Koneckonců i z hlediska legislativního tento návrh má určité nedostatky.

Já bych v tomto případě už poděkoval za pozornost a jsem připraven reagovat v diskusi na další podněty. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za slovo.

Záleží na interpretaci.

Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi. Vážený pane ministře, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, nebudu mluvit tak dlouho jako při druhém čtení, když jsem uplatňovala svůj pozměňovací návrh, který máte pod písmenem C. Přesto bych chtěla upozornit, že někteří možná i novináři, nebo některé listy, například Zdravotnické noviny, které citovaly právě můj komentář k tomuto svému pozměňovacímu návrhu, kde se vyjadřoval např. pan Cikrt, četla jsem celý tento článek, tak někteří možná ne úplně přesně pochopili, o co mi vlastně tím pozměňovacím návrhem jde. Veřejnost byla i mylně informována, že poslanci vystoupili proti umělému oplodnění.